Já určitě vezmu v pátek nějakou pauzu před závěrečným hlasováním, abychom se poradili.

Ano, píše se tady, ať jsem spravedlivá, že může dojít že tam jsou vzájemné provázanosti a že může dojít k určitému přelévání mezi těmito příjmy, ale ono se to přelilo tak moc vzájemně, že tento odvod, který bude projednávat tato Sněmovna v pátek ve stavu legislativní nouze, už ve svém zhodnocení, a zase tady máme ten výpočet je asi na raz, dva, tři, čtyři na čtyřech odstavcích je výpočet, takže my tady desítky miliard máme vždycky věnováno pár odstavců pozměňovacím návrhům načteným ve druhém čtení, teď tady v návrhu zákona, který bude přijímán ve stavu legislativní nouze.

Ano, schválila se tady v prvním čtení, příjmy výdaje, ale já teď mám o tom pochybnost. Já jsem o tom měla pochybnost celou dobu, ta pochybnost se jenom prohlubuje.